Nicméně faktem je, a to si myslím, že málokdo má odvahu pojmenovat, že nedošlo ke zvýšení cen energií žádným skokovým způsobem ve smyslu toho, že se to zase vrátí zpátky. Nedošlo k žádnému zemětřesení na finančních trzích ani na komoditních burzách. Nedošlo ani k žádné havárii.

To znamená, že tady to kšeftování s emisními povolenkami může znamenat i částečnou destrukci českého průmyslu, českého zemědělství. A já jsem přesvědčen, že na to existují jenom dvě věci.

Ale já si myslím, že je potřeba udělat dvě věci. Premiér Fiala to řekl v novoročním projevu, že nemáte věřit tomu, když někdo bude navrhovat jednoduché řešení. Je to pravda.

Němci jsou samozřejmě bohatý stát. Pokud bude stát energie německého občana to, co stojí tady, což tak pravděpodobně bude, tak je on na tom jinak, protože jejich minimální mzda se pohybuje někde kolem 80 000 korun, průměrná mzda. A my, pokud vláda bude chtít udělat něco pro české občany, bude muset přestat dávat vyrobenou energii na komoditní burzy. Já vím, že mně řeknou, že to bude velký problém s Evropskou unií, že to je nemožné, že to nelze, ale opravdu jiná varianta neexistuje zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost. Děkuji.

Děkuji moc za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, ministryně, vážené paní poslankyně, poslanci, dnes tady tedy projednáváme ve stavu legislativní nouze novelu zákona o státní sociální podpoře a vy určitě víte, že před Vánoci jsme tady přišli se třemi návrhy zákonů, které by se dotýkaly všech občanů České republiky, a především by všem občanům České republiky v rámci rostoucích cen energií pomohly.

Velmi mě také mrzí, že jsme mohli podpořit úsporu všem občanům z obnovitelných zdrojů, nejenom občanů v domácnostech, ale i podnikatelům.

Jak jsem tady říkala již před Vánoci, takovýto dárek se dal všem občanům České republiky a zároveň se i stalo to, že všechny tyto vládní návrhy zákonů v tuto chvíli nejsou v systému. To znamená, že i kdybychom na dnešní jednání schůze je chtěli zařadit, tak to není možné, protože vláda tyto návrhy vzala zpět. Takže my v tuto chvíli, pokud a my to určitě budeme chtít znovu předložit tak musíme to předložit jako poslanecký návrh. Už to mně připadá velmi zvláštní.

My určitě to podpoříme, ale především jde o to, pane ministře, že já jsem přesvědčena o tom a když se o tom bavím i s ostatními že řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde. A když se dneska už podíváme na ty jednotlivé statistiky, tak je to z toho patrné, že tomu tak bude, a nastane následující: lidé si budou brát půjčky.

Určitě víme, že dneska nám krachnul další dodavatel energií, takže je vidět, že ten problém, tak, jak jsme tady deklarovali, bude právě rezonovat nejvíce právě na začátku roku a bude to pak pokračovat.

Takovým paradoxem je, že současná vláda tím, že neschválila navýšení platů státním zaměstnancům v částce 1 400 korun, tak ta enormní zátěž, která v tuto chvíli bude na pracovníky Úřadu práce, tak prakticky oni nedostanou na základě toho, že jste to nepodpořili, tak nedostanou vůbec nic. A to, že řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde, protože tam podle mého názoru a tak, jak se s těmi lidmi bavím tam nebude chtít určitě stát tu frontu, která tam mnohokrát, mnohokrát je.

Chápu, že musí být nějaký systém, musí se ty věci předložit, ale říkám to z toho důvodu, že si myslím, že to bude velmi administrativně náročné, a zároveň a opakuji to znovu, že mnoho lidí, kteří se dostanou do toho problému, tak na úřad práce prostě nepůjdou.